Na těchto silnicích, a tady právě zdůrazňuji, se nacházejí obchvaty 43 měst, obcí a osad, které jsou v různém už poměrně značně pokročilém stupni přípravy.

Česká republika slibuje Rakouské republice modernizaci této trati už téměř 30 let. Proto i tuto trať si dovoluji navrhnout do tohoto pozměňovacího návrhu.

Ano, děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Chtěl bych představit své dva pozměňovací návrhy, které k tomuto tisku podávám, a oba jsou velice stručné. První ruší bod číslo 1 toho komplexního návrhu hospodářského výboru, který upravuje doručování.

Myslím si, že je zbytečné tady vytvářet speciální zákon. Navrhuji vyškrtnout plavební stupeň Přelouč, protože si myslím, že ta stavba nemá ekonomické opodstatnění, má stát několik miliard korun.

Podle mě to prostě nemá ekonomické ratio. Z toho důvodu jsem proti tomu, abychom nasazovali tak silné nástroje typu vyvlastňování lidí kvůli tomu, abychom tuto stavbu tlačili kupředu. Takže navrhuji vyškrtnout tuto stavbu.

Pan poslanec Petrtýl bude reagovat s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

Máme vlastně vybudované komunikace, to jsou dálnice, které jsou prázdné, myslím tu vodu. Je to přirozená cesta. A skutečně toho nevyužívat by byl velký hřích.

Můžu vám říct, že třeba už ve Středočeském kraji a v Praze se vlaky nedostanou na koleje, protože už tam není prostor. Takže čím víc odlehčíme tu ostatní infrastrukturu, tak jsem přesvědčen, že ta lodní doprava je jedna z možností, jak tomu pomoci. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prostě pokud chybí kapacita železnice, je potřeba stavět novou železnici.

Děkuji.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Pan poslanec Kolovratník přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče. S rizikem, že rozpoutám další reakce a faktické poznámky, musím na tohle reagovat.

Tohleto jsem přesně nechtěl, abychom dospěli sem.